Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně, pane premiére. Já bych vás chtěl všechny požádat, abyste se skutečně zamysleli nad tíživou situací živnostníků, kteří vykonávají takovou činnost, že nepotřebují vlastní provozovnu, a jen díky tomu, i když nemohou vykonávat svou činnost, mají snížené nebo vůbec žádné příjmy, a přesto žádné kompenzace se na ně nevztahují. Zvažte to, prosím, velmi dobře.